Nyní tedy dvě faktické poznámky, pan poslanec Soukup a potom pan poslanec Pavera.

Oni přijíždějí nejenem to je v podstatě celodenní zájezd.

Další faktická, pan poslanec Pavera. Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Přiznám se, že v minulosti jsem byl zastáncem toho, aby se ve velkých supermarketech po vzoru Německa a Rakouska neprodávalo ani u nás o nedělích a ve státních svátcích. Ale myslím si, že dneska už je doba úplně jiná. A když se zeptáte lidí, jestli by si to přáli, určitě by vám nezatleskali za to, že jim chcete zavřít obchody. Tady nejde o to jim něco nakazovat, přikazovat a zakazovat. Tady je třeba lidi vychovávat, a ne zákazy. V žádném případě. Dnes je bohužel situace taková, jaká je.

Naopak, zkusme jim nabídnout i něco jiného, a pokud jim nenabídneme, tak samozřejmě v těch obchodech budou. K čemu to povede? To už tady padlo taky mnohokrát. A v těch supermarketech, už to taky zaznělo, některé obchody tam budou otevřené, některé tam nebudou otevřené. Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Kailová. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěla zareagovat na svého předřečníka.

Ještě faktická poznámka pana poslance Votavy.

Omezují také oni nás tím, že mají zavřeno v neděli? A ta poznámka, která tady zazněla na to, že je to nějaký socialistický výdobytek, tak v Německu to bylo zavedeno dávno, dávno před námi, samozřejmě za pravicových vlád CDUCSU. A to je pravicová vláda, to není žádná socialistická vláda.

Tak ještě pan poslanec Soukup. Já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Votavu, kterého si také nesmírně vážím. Pane kolego, vy jste špatně poslouchal.

Ještě faktická poznámka pana poslance Miholy. Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce. Myslím, že pan kolega Pavera to byl, který zde naznačoval, že se vlastně nějak jakoby po dlouhé době a dramaticky ta situace změnila. Ale tohle já si opravdu nemyslím, protože když se podívám na to datum k tomu textu, který jsem tady částečně citoval, tak tam stojí začátek roku 2012.

Já jsem rád, že tady opravdu jsou různé názory, a vážím si i toho, že například ODS drží ten názor kontinuálně. Další dvě strany měly názor jiný a teď opravdu po pár letech ho mění. Pan poslanec Šrámek, technická poznámka.

Dopadne to opravdu tak, jak říkal pan poslanec Adamec. Vietnamští obchodníci si v pátek nakoupí a v sobotu budou mít prostě skvělý byznys a velké řetězce budou zavřené. Tak žádné další faktické poznámky nevidím. Ajajaj, to jsem to prosím, paní poslankyně Lorencová, faktická poznámka. Jsem to zakřikl. Prosím, máte slovo.